Mně leží na srdci volební zákony, které se týkají i těch připravovaných voleb do Senátu a obcí, kde by se měla zlepšit kvalita práce volebních komisí a podobně. Takže bych chtěl navrhnout, abychom tento bod, což je bod 64, jedná se o volební zákony ve třetím čtení, předřadili v bloku třetích čtení.

Ano, pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo. Já jen pro pořádek.

Návrh nemáme, takže přistoupíme k hlasování.

Je to na žádost předsedy evropského výboru a není tam nějaké pevné zařazení. Přistoupíme k hlasování.

Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, které jsem obdržel z pléna.

Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 119. Návrh byl zamítnut.

Budeme hlasovat dvakrát o zařazení zcela nového bodu, který se týká ČEZu.

Návrh byl zamítnut.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Takže na ten váš bod bude cca 10 minut. Je to zcela v souladu s jednacím řádem. Nemám s tím problém.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?